To znamená, 18. dubna 2016 nejpozději tady bude úplně nový zákon o veřejných zakázkách. My teď na rok zase změníme pravidla.

Děkuji za pozornost.

Jedná se o zakázky na právní služby.

Toto tady umožňuje plýtvat veřejnými penězi, dá se říci dost netransparentně, nekontrolovatelně, a my z tohoto důvodu skutečně tento zákon, pakliže projdou takové pozměňovací návrhy, tak my ho prostě za Úsvit podpořit nemůžeme, protože my v Úsvitu jsme řekli, že budeme bojovat proti korupci, budeme bojovat proti plýtvání veřejnými penězi. Ale jenom když se podívám na tyhle ty úvodní, tak v podstatě je to tedy přesně naopak než to, co tady chceme prosazovat, a je to i naopak, než původně říkala tato vláda, i když už za ten rok tady vím, že to, co bylo řečeno před rokem nebo co bylo ve vládním prohlášení, že se tady v podstatě ani neplní a je to často jenom cár papíru.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, myslím si, že dneska tady přijmeme opatření, která budou velmi ztěžovat jakékoli stavby na území České republiky, a měli bychom mít aspoň nějakou vůli, abychom přijali nějaká opatření, která jdou proti tomu proudu. Nedomnívám se, že to, co se navrhuje a co bylo i předmětem jednání hospodářského výboru, vytváří prostor pro korupci. A pokud se týká pana poslance Farského, prostřednictvím pana předsedajícího bych mu doporučil, až se dostane Rekonstrukce státu do Parlamentu, aby do ní vstoupil. Děkuji i za dodržení času.

Děkuju, pane předsedající.

Takže si můžete fakulty spojit s písmenem F a budete vědět, jak máte hlasovat, pokud už nemáte hlasování předem doporučené od svých poslaneckých klubů. Ve své řeči jsem říkal, že tento návrh podporuje rada vysokých škol, školský výbor Poslanecké sněmovny a současně i Česká konference rektorů, kde jsem zmiňoval datum 8. listopadu.

Proto musím říct, že mě mrzí stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj. Já mu rozumím. Oni říkají, že není třeba, pokud je to v metodice, není třeba to dávat do zákona. Nicméně toto je stanovisko úředníků, kteří prostě nemají žádný přímý vztah k praxi, nemají žádný přímý vztah k nám. Před volbami jste vy stejně jako já nebo většina národa měli pocit, že by se v Poslanecké sněmovně mělo něco změnit, že by do Poslanecké sněmovny měli přijít odborníci a neměli by tu být profesionální politici.

Paní ministryně říkala, že to nemusí být v zákoně.

Pod stejnou hrozbou perzekuce jsou i fakulty.

To znamená, já se ptám, jestli máme, jestli...